Myslím, že to udělal velmi dobře.

Jak je možné, že ke stavbě, která dosud není uzavřena, myslím vyhodnocena a podobně, není možné dohledat stavební deníky a podobně? Buď tedy byly těm orgánům NKÚ zamlčeny, nebo byly skryty, nebo byly skartovány, jak jsem se i dozvěděl.

A jestli potom přišel nějaký další ministr a rozhodl o tom, že toto opatření bylo zrušeno, tak si myslím, že se jedná o hrubou chybu, která by se neměla opakovat.

To je z mého pohledu. Podporuji návrh na usnesení. Děkuji za pozornost. Jeli tomu tak, končím všeobecnou rozpravu. Pan ministr si chce vzít v této fázi závěrečné slovo. Prosím.

Předně bych rád řekl jednu věc. Já vás chci ubezpečit, že na žádnou stavbu, která by mohla být potenciálně nazvána jako nebezpečná, bych si nedovolil pustit jediného člověka. Nic takového nehrozí.

Druhá věc. Víte, já vím, že se blíží a už je možná v běhu předvolební kampaň, ale i tak bych chtěl říci, nešiřme špatné zprávy vůbec o dopravním stavitelství a stavitelství v České republice, protože jeho pozice a kvalita toho, co se tady dělá, není zas tak špatná, jak máme ve zvyku označovat, a všechny ty zprávy o nejdražších a nejméně kvalitních dálnicích v celé Evropě nejsou pravdivé a nepatří do běžného slovníku politiků, jak by měli hodnotit naši ekonomiku. Byla tady řečena spousta věcí o posudcích. Já chci říci, že Ministerstvo dopravy se rozhodlo a koncem minulého roku zveřejnilo onen posudek, přestože jsme měli od právníků názor, že ho zveřejňovat nemáme. Ten posudek je k dispozici. Jestliže je tady bráno, že má ministerstvo dát každému poslanci papírovou kopii, tak my je prostě rozmnožíme a všem vám je předáme, pokud je takový problém si je stáhnout z veřejně známých zdrojů. Na druhé straně bych se trošku podivil víte, mně přijde velmi zvláštní, když se řekne, že se má dávat posudek ve všech verzích.

Co se týče posudku, já tady chci říci jednu věc. Ano, je tady posudek Vysokého učení technického.

Může ho zveřejnit já nevím, jestli je tady potřeba a myslím, že ten posudek je veřejně známý a je jasný, takže můžeme to probírat. Já jsem dostal informaci, že údajně to je posudek, který si objednala soukromá osoba. Já to musím prověřit. Teď jsem neměl šanci to prověřit, ale zpochybňuji, že by to nebyl posudek, který by si objednala státní organizace, jak ŘSD, tak SŽDC. Já bych ale chtěl říci jednu věc. My jsme nikdy neřekli, že jediným viníkem je lom, jak to tady padalo. To, co je dnes zažalováno, je prosím objektivní odpovědnost toho lomu za škody, které mohly nastat.